A jak jsem zmínil, byl bych rád, kdyby to bylo pod Ministerstvem vnitra, nikoliv pod Ministerstvem obrany, protože jsme u otázky vnitřní bezpečnosti a to je pro mě důležité. Takže děkuji za tu diskuzi a pojďme rozhodnout hlasováním o dvou návrzích, které tady jsou.

Já jsem se vždycky domníval, že názorů ač jsme různých, tak že všichni si přejeme a ctíme právní stát. A prostě k právnímu státu patří respektování pravidel. Primární evropské právo je součástí právního řádu, dodržování pravidel je součástí právního řádu, závaznost směrnic a nařízení, na jejichž projednávání jsme se podíleli, je dodržováním pravidel právního řádu. Mě mrzí, když zákonodárce říká: já odmítám respektovat právní řád České republiky.

Ano, ještě. Pan poslanec Zdeněk Ondráček.

Pane poslanče, moment! Zajisté to jsou závažné věci, takže já vás poprosím o klid, abychom vůbec tady slyšeli, o čem hovoříme. A já myslím, že poměrně často narážíme na věci, které se nám prostě nelíbí, a pokud se nám něco nelíbí, tak máme právo to také říci.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl touto cestou vyslovit poděkování všem, kteří se zúčastnili přípravy poslaneckého návrhu zákona o nakládání se zbraněmi, sněmovní tisk 669, protože došlo k naprosto jedinečnému stavu, kdy na tom návrhu byla shoda napříč Sněmovnou, napříč politickým spektrem, což je do značné míry jedinečné, a protože se jedná o velice důležitý zákon pro celou naši zemi, já ještě jednou děkuji všem, kteří se toho zúčastnili. Nikoho nevidím, takže já sloučenou obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. To je konstatování.